Opět poprosím, aby své místo zaujal za navrhovatele pan ministr dopravy, a také poprosím pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Karla Sládečka. Oba jsou přítomni.

Nyní vnímám, že pan navrhovatel má zájem vystoupit.

Nicméně důležité je doplnit komentář k pozměňovacím návrhům. Předně se jedná o pozměňovací návrh obsažený v usnesení hospodářského výboru, jehož cílem je zmírnit právní úpravu provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku. Je to významný krok, který se podařilo dojednat v úzké spolupráci se zástupci modelářských spolků tak, aby zásah adaptace evropských nařízení neovlivnil to, jakým způsobem se bude dařit spolková činnost v oblasti modelářského letectví. A myslím, že v tomto případě se opravdu i po intenzivní práci šéfa hospodářského výboru Ivana Adamce podařilo najít shodu, která je užitečná pro české prostředí. Pak jde o další pozměňovací návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení, a týkají se úpravy hranice pro projednání záměru rozvoje letiště. Tady nám jde o to, snížit zbytečnou administrativu, byrokracii, zbytečná jednání, která pak zatěžují dopravce i samotné letiště. Dalším bodem je zpřesnění právní úpravy pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému a konečně rozšíření možnosti odchýlit se při létání hasičských bezpilotních letadel od pravidel létání, a to i pro případ plnění jakéhokoli úkolu Hasičského záchranného sboru České republiky.

Základním úkolem se samozřejmě míní základní ochrana zdraví a majetku a životů obyvatel, životního prostředí a podobně. V takových případech je namístě, aby se hasičské drony mohly odchýlit od základních pravidel.